Budeme tedy hlasovat o návrzích pana poslance Podivínského. Nejprve pozměňovací návrh H1. Stanovisko pana zpravodaje? Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu H1. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji? Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu H2. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Posledním z pozměňovacích návrhů pana poslance Podivínského je návrh H3. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu H3. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Tím jsme se vypořádali s pozměňovacími návrhy pod písmenem H. Prosím pana zpravodaje o návrh dalších bodů. Pak zde máme pozměňovací návrh paní poslankyně Věry Kovářové pod písmenem

Takže budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu paní poslankyně Kovářové pod písmenem I1, bod I2 je nehlasovatelný. Pana zpravodaje? Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu I1. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 25, přihlášeno 171 poslankyň a poslanců, pro 74, proti 92. Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji. Prosím stanovisko pana ministra k tomuto pozměňovacímu návrhu? Prosím stanovisko pana zpravodaje? Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu pana poslance Ondráčka. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Děkuji.

Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 27, přihlášeno 173 poslankyň a poslanců a kamarád Jarda Zavadil vás nepochválí, protože pro bylo pouze 12 a proti 121. Dále budeme hlasovat zbývající pozměňovací návrhy pod písmenem... Stanovisko pana ministra k těmto bodům? Stanovisko pana zpravodaje? Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Stanovisko pana zpravodaje?

Kdo je proti? Je to hlasování číslo 29, přihlášeno 173 poslankyň a poslanců, pro 30, proti 129. Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

Pane ministře? Pane zpravodaji? Zahajuji hlasování o bodu M1. Kdo je pro, zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Prosím, pane ministře? Pane zpravodaji? Kdo je proti?

Pane ministře? Pane zpravodaji? Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování o bodu M4.

Kdo je proti?